Takže já na základě toho, co právě jsem tady slyšela, jsem si dovolila právě toto říct, že i v tuto chvíli vnímám, že to, s čím v tuto chvíli přichází Ministerstvo pro místní rozvoj, není ta správná cesta a nejsem v žádném případě přesvědčena o tom a určitě si to tady řekneme že na tom bude celospolečenská shoda. A chtěla bych moc poprosit pana ministra pro místní rozvoj, jestli by mi mohl odpovědět na otázku, byť se to samozřejmě dotýká toho následného zákona, který přijde teprve do Poslanecké sněmovny, jestli by i mohl odpovědět v rámci jednání se Sdružením místních samospráv, Svazem měst a obcí a Asociací krajů. Děkuji mnohokrát. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky, nejprve pan předseda Výborný, připraví se pan poslanec Haas. Děkuji, pane místopředsedo. Budu reagovat, vaším prostřednictvím, na paní místopředsedkyni Vildumetzovou. Zazněly tady otázky. Jednak, vezmu to od konce, na to jednání jste samozřejmě byli pozváni, na Ministerstvu pro místní rozvoj seděla vaše kolegyně a předsedkyně výboru Klára Dostálová, a k tomu, co se ptáte: právě na rozdíl od toho, jakým způsobem tady vaše vládní koalice, respektive koalice stavebního zákona s komunisty a s SPD, protlačila na sílu stavební zákon, kde nebyl společenský konsenzus, o kterém tady hovořil, vaším prostřednictvím, kolega Karel Haas, tak vzpomeňme si všichni dobře nebyl soulad ani se Svazem měst a obcí, ani se Sdružením místních samospráv, ani s Asociací krajů, a takto bych mohl pokračovat dál.

Ale abyste byla uklidněna, právě na výsledku počtu stavebních úřadů probíhala tři měsíce, možná čtyři měsíce debata právě i s těmito organizacemi a výsledek, který v tuto chvíli je ale teprve v mezirezortním připomínkovém řízení a není finálně projednán ani vládou, ten proces je jasně nastaven s harmonogramem, má kladné stanovisko Svazu měst a obcí, kladné stanovisko Sdružení místních samospráv, kladné stanovisko Asociace krajů České republiky, stejně tak jako Sdružení historických sídel.